Tolik tedy omluvy. Pan ministr Stropnický hlasuje s kartou číslo 17.

Tolik tedy informace k průběhu dne. Vidím s přednostním právem pana místopředsedu Gazdíka. Hezké dobré ráno, milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci.

Já už jsem osobně požádal ministra vnitra, aby se té situaci osobně věnoval. Pan ministr mi to přislíbil a už je v kontaktu se starosty a snaží se to osobně řešit. Děkuji mu za to jako zastupitel Zlínského kraje a prosím z tohoto místa vládu, aby tu situaci skutečně nepodcenila, zejména informovanost občanů o tom, co se děje a proč se to děje. Pan poslanec Fiedler upozorňuji, že v této fázi můžete vystoupit pouze s návrhem nějaké změny v pořadu schůze, protože nemáte přednostní právo. Děkuji za slovo. Ano, já jsem přesně s tímto návrhem chtěl, pane předsedající, vystoupit, protože my už jsme tento bod náš poslanecký klub mým prostřednictvím navrhovali jednou.

A občany a děti tam necháme? Necháme, aby občané vodili děti do školy?

Děkuji. Teď zde mám tři přednostní práva. První se hlásil pan předseda Kalousek, potom pan ministr obrany a potom pan předseda vlády. Takže pan předseda Kalousek a po něm pan ministr obrany.

Když jsme se marně domáhali toho, aby se Poslanecká sněmovna tímto bodem zabývala, tak pan ministr vnitra řekl: Nestrašte lidi! Tam dva lidé vstoupili do skladu a následně došlo k výbuchu. To už se nikdy nikde nemůže stát. Ta slova tady zazněla. My nechceme nikoho strašit, ale také odmítáme naprosto lehkomyslné podceňování takové situace. Nyní má slovo pan ministr obrany.

Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, z titulu toho, že tu není pan ministr vnitra, si dovolím aspoň stručnou informaci.

Jinak je to v gesci Policie České republiky, jejích pyrotechniků, hasičů. Jak víte, nastala tam situace, kdy po těch sedmi dnech, kdy k žádnému samovolnému výbuchu nedošlo, začaly práce na odstranění zbytku munice z přístupových cest tak, aby se mohly jednotlivé sklady začít postupně vyprazdňovat. Paralelně k tomu, a to je v gesci Ministerstva obrany, bylo rozhodnuto na vládě o tom, že muniční sklad Květná bude znovu uveden do provozuschopného stavu. Už rok ho armáda nevyužívá, ale je možné za relativně nízkých nákladů ho dát do stavu tak, aby tam munice mohla potom být bezpečně uložena, dokud se nedohodneme s těmi soukromými subjekty, jak dál.